Zahraniční výbor doporučuje

Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Máme k dispozici usnesení sněmovní tisk 95/1, prosím paní poslankyni Ivanu Nevludovou, aby se jako zpravodajka ujala slova a řekla nám, k čemu výbor dospěl. Prosím. Děkuji za slovo.

Po úvodním slově zastupujícího náměstka ministryně financí pana Hrdličky, zpravodajské zprávě poslankyně Nevludové a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Rozpravu končím. Přikročíme k hlasování. Zazněly zde dva návrhy usnesení, které jednak zformuloval rozpočtový výbor, jednak zahraniční výbor. Budeme hlasovat o návrhu usnesení v podobě, které přednesl zahraniční výbor. Takový zde mám návrh. Já vám návrh tohoto usnesení ještě jednou přečtu.